A pokud jde o to satelitní mýtné, tak máte, pane ministře, v kapse hotové řešení mýtného, které by pokrývalo celou Českou republiku. Bylo už v pilotním provozu, jezdilo s ním tisíce vozů České pošty a bylo to těsně před nasazením do ostrého provozu. Ten systém stále máte určitě k dispozici. Nicméně vyvinout to samé, co už bylo, přece musí být daleko lepší a ta smlouva zněla na 700 milionů, teď už to bude mnohem míň, protože ta cesta už byla prošlapaná je pořád lepší než 10 miliard za nový systém. A byla by to nástavba současného, takže by se vlastně nemuselo nic vypínat ani přepínat. Přirozený přechod. Takže otázky zůstávají. Děkuji. Pan ministr chce reagovat.

Chvilku počkám, jestli mě bude pan poslanec poslouchat, abych to nemusel opakovat znova. Zaprvé musíme si uvědomit pár momentů. A nikdy nebyl prověřen ani ověřen. Zadruhé, trošku mě překvapuje, že vy tady horujete za to, abychom přímým zadáním zadali rozšíření toho systému, když tady byl požadavek, aby to bylo otevřené výběrové řízení, abychom dali šanci všem technologiím a všem firmám.

A mluvíme o pořizovacích nákladech, které srovnáváte se službou, která je desetiletá a která obsahuje veškeré náklady i na palubní jednotky a na všechny věci.

Takže my jsme splnili přesně to, co nám vláda zadala. A já trvám na tom, že tam samozřejmě bylo... to definitivní je prostě odborné posouzení firmy Deloitte, které kilometry to mají být.

A jenom bych chtěl krátkou poznámku k panu místopředsedovi Stanjurovi. Ten nový systém do budoucna umožní i ten monitoring. Umožní to, že se ten systém dá potom rozšířit na všechny jedničky, mohou se monitorovat a může se přijít na to, jaké jsou kde toky, a může i k té regulaci dojít. Myslím si, že každá příští politická reprezentace, která bude mít na starosti exekutivu, to znamená vládu a Ministerstvo dopravy, tak může potom přistoupit i k těmto věcem. Ten systém je takto konstruován a umožňuje to. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Adamec. Děkuji, pane předsedo. My rozhodně nehodláme zasahovat tady jako poslanci do exekutivy. To nám nepřísluší.

Ještě bych upozornil na to, co jsem říkal ve své úvodní řeči, že skutečně hejtmani nebo starostové nebo primátoři by vůbec neměli zasahovat do toho, jak se stát rozhodne zpoplatňovat své komunikace. Takže na to jsem chtěl taky upozornit. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Nejprve bych chtěl zmínit, už jsem to načal, nicméně problém číslo jedna je celková vize výběru mýta v České republice a příslušná cenová politika. Současné problémy pramení podle mého z absence dlouhodobé koncepce výběru mýta.